Je ale dobré připomenout, že právě díky těmto studiím mají čeští pacienti přístup k moderním medicínským poznatkům.

Nevím přesně, o jaké ziskové oblasti se jedná, protože to je vlastně součástí celého daňového přiznání. Pochopitelně že zaměstnanecký poměr generuje v uvozovkách zisk a je součástí tohoto daňového přiznání, čili zřejmě se jedná o tuto činnost. A co se týče tunelování, o tom skutečně nevím. Prosím, pane poslanče.

Ano, to jste mi odpověděl, že jste podal daňové přiznání, ale to nestačí. To byste jako člen vlády měl vědět. Já jsem na to dnes chtěl interpelovat pana premiéra, aby se vás na to zeptal, zdali to tedy zveřejníte, či nikoliv, protože tu povinnost máte.

Ale já vás žádám, abyste zveřejnil, jaké jste měl příjmy z podnikání.

Poprosím o dodržování času k položení doplňující otázky.

Tím samozřejmě nechci říct, že by se měli nakupující testovat, to chraň bůh, ale poukazuji na tu nelogiku. Na jednu stranu tedy otevřete živnosti, které jsou po tak dlouhé době skoro zničeny, a místo pomoci jim diktujete podmínky, za kterých mohou podnikat. Pro kadeřníky, pedikéry, kosmetické salony je to další rána místo toho, aby se postavili na nohy, místo toho, aby měli možnost se vzpamatovat. Dříve mohli třeba kadeřníci, pokud zůstanu u nich, stříhat tři, čtyři lidi naráz. Dneska musí mít jednoho klienta. Tímto způsobem jim klesnou tržby na třetinu a ještě to diskriminační testování. Pane ministře, kdy plánujete od těch šílených podmínek ustoupit, aby mohli začít podnikat, aby se mohli vzpamatovat? Poprosím pana ministra o odpověď.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, podmínka testování, očkování nebo doložení potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID19 je nezbytná pro bezpečný provoz a poskytování služeb v těchto provozovnách, a to jak pro kadeřníka, tak i jeho klienta. Je to v souladu s pandemickým zákonem, kdy vlastně veškerá tato omezení souvisí se závažností epidemické situace. I přestože epidemie na populační úrovni stále zpomaluje, tak to nic nemění na tom, že i přes tento dlouhodobější pozitivní trend zaznamenáváme i nadále vyšší denní počty případů v pracovních dnech a je vysoce důležité, aby epidemie byla nadále brzděna co nejvíce a pokračoval současný trend poklesu i v následném období a nedošlo ke vzniku významnějšího ohniska nákazy, které by mělo potenciál se dále rozšířit. V tomto duchu jsou upravovány hygienické registry, aby mohly evidovat a následně analyzovat výskyt klastrů v zaměstnání, respektive v tomto případě ve službách péče o tělo.

Děkuji vám za pozornost.

Tedy: Jakou kapacitu pozitivních záchytů má nyní systém trasování?

Děkuji za odpovědi.